Já tu debatu s vámi rád povedu, ale jindy.

Takže starali jsme se především o české občany a jsme rádi, že jsme všechno zajistili.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tohleto říkáte vy, kteří byste mohli protirusky okamžitě nějakým způsobem fungovat v tom, že byste se třeba zřekli té výjimky na ruský plyn? Takže když se to hodí, tak to necháme být, byť to vyjednal někdo jiný.

Naši lidé jsou spořiví, uspořili, uspořily i firmy, chovají se naprosto přirozeně.

Takže já bych se držel tématu, opravdu toho, co tady padlo. Další věc, která tady byla.

Ale oni to ti lidé prostě unesou a zaplatí. Prosím, máte slovo. Pane ministře financí, řízení financí vám moc nejde. Když se podíváme na výsledky, je to katastrofa. Když se pouštíte ještě do diskuse nad energetikou, pak už je úplná katastrofa. Prosím pěkně, dohledejte si některé informace. Budeme diskutovat klidně o těch financích, já vám budu říkat, proč vám nejdou. Stačí se podívat na infrastrukturu plynu, stačí si přečíst pár odborných článků.

Ale pokud zde budete ukazovat minulost, tak fajn, tak se o ní pojďme bavit.

Zameťte si, prosím, před vlastním prahem. Prosím, máte slovo.

Já si myslím, že to všichni vidíme, kdo do všeho mluví, ke všemu se vyjadřuje, všude byl a všechno zná.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, hosté, diváci.

Nikdy jste, pane ministře, neodpověděl na moje dotazy ohledně toho, jak se do rozpočtu Ministerstva životního prostředí dostalo těch nehorázných 50 miliard příjmů.

Prosím, máte slovo. Děkuji moc. Já si myslím, že je úplně zbytečné vždycky rozvířit tu debatu tím, že tady někdo řekne třeba tu pravdu jenom napůl nebo tak.

To, že tam jsou problémy, neznamená, že se jim nezabránilo, protože se jim zabránilo. Samozřejmě jsme vypláceli sociální dávky včas. Nejlepší obrana je útok. Myslím si, pane ministře Stanjuro, že byste si měl nějakým způsobem utříbit počty na Ministerstvu financí, poněvadž vám od začátku vašeho vládnutí prostě ten státní rozpočet nevychází. Pořád tady máme nějakou novelu a pořád tady říkáte, jakým způsobem jsme v minusu. Takže komunikace této vlády. Myslím si a já vám dávám dobrou radu že byste se měli zaměřit tady na toto.

Tady tento výčet, tento faktický výčet toho, jak tato vláda vládne, si myslím, že můžete obhájit jedině tím, že budete dělat skutečnou politiku pro lidi. Prozatím to takhle neděláte.